My jsme to udělali za ni.

Zachován ale zůstane nejzásadnější fakt, a to je systémová podjatost.

Že bude jedna žádost a jedno řízení, což opravdu bez systémové změny nepůjde.

A teď kolegové nemají problém s tím podpořit systém, ve kterém jsou vlastně systémy dva, a kde jedni povolují jednou cestou, snazší, a druzí, ti obyčejní a prostí občané, cestou složitější a delší.